Shoda na základních parametrech této nové daně nebyla u ekonomických odborníků ani dalších expertů vítána, dokonce ekonomický poradce premiéra ji označil za paskvil.

Navíc nebylo ani jasné, jaké budou limity pro zdanění firem nebo jaká bude samotná sazba daně. Navíc je tato daň vysoce selektivní a zdaňuje například jen některé banky, zatímco jiných si vůbec nevšímá.

To musí pětikoalice vysvětlit jednou voličům.

To, že je výška tohoto inkasa zcela nereálná, ukazuje celá řada ekonomů.

Nezapomínejme, že kraje a obce mají v souvislosti s energetickou krizí enormně zvýšené výdaje. To ony provozují většinu nemocnic, školy, školky, sociální zařízení a další provozy, kde výdaje ohromně vzrostly.

Zvláštní je, že část pětikoalice, Starostové a nezávislí, tentokrát nekřičeli, jako křičeli v minulém volebním období. Navíc, a to nezapomínejme, tento příjem byl v návrhu státního rozpočtu v době, kdy jsme ještě vůbec neznali parametry, základní parametry této daně. To je něco, co bych si já jako bývalá ministryně financí nikdy nedovolila.

Již samotný proces projednávání tohoto zákona, tohoto druhého daňového zákona, ve stavu legislativní nouze, kdy nebyly splněny zákonné požadavky legislativní nouze, je velmi problematický.

Čísla prezentovaná v novele energetického zákona jsou násobně odlišná od čísel prezentovaných ve státním rozpočtu, který tu dnes projednáváme.

Rozdíly jsou tedy zcela zásadní, a to v desítkách miliard korun.

Prostě bavíme se o rozpočtu, bavíme se o něčem, na čem bude postavena budoucnost této země, a ta je postavena hodně, hodně na vodě.

Tak tolik ty nejzásadnější věci k příjmové stránce.